Je komplikované teď vás přesvědčovat o tom, čemu dáte přednost.

Tam opravdu nehrozí nadmíra represe. Anebo pokud tam nutíme občany, aby něco konali, tak je rozhodně neohrožujeme trestní sazbou zvýšenou až případně vězení.

Bohužel v současné době nemáme shodu na tom, jak by ten krok měl konkrétně vypadat.